Děkuji za slovo. Já souhlasím s tím, co říká pan předseda, jenom chci krátce doplnit, že bychom byli rádi, aby výbor pro zdravotnictví, který se gesčně týká té situace, kterou máme, a kontrolní výbor, který má kontrolovat vládu i během té doby, kdy běží epidemie, aby tu situaci monitorovaly a v případě potřeby řešily aktuální záležitosti. Není možné vystoupit bez přednostního práva ani na faktickou poznámku, paní poslankyně. Pan předseda?

Kdo je proti?